Zpřesňuje se dikce zákona, kde se uvádějí všechny možnosti týkající se využívání rodných čísel.

Dříve určená rodná čísla se navrhuje umožnit vést pouze v listinné podobě. V tomto případě je vypracována analýza, kolik finančních nákladů by převod listinných záznamů stál. To jsou základní změny v oblasti evidence obyvatel. Nyní přejdu ke změnám v zákoně o občanských průkazech. Nově již nebude vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů vázáno na trvalý pobyt žadatele, ale občan bude moci podat žádost u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Nově se doplňuje další zákonný důvod pro skončení platnosti občanského průkazu, kterým je ukončení pobytu na území České republiky. Občané ve většině případů totiž neplní zákonnou povinnost do 15 dnů po ukončení trvalého pobytu na našem území odevzdat občanský průkaz. Jednoznačně se stanoví lhůta pro podání žádosti o vydání prvního občanského průkazu v patnácti letech. Aby občan splnil zákonnou povinnost mít občanský průkaz v patnácti letech, pokud má na území České republiky trvalý pobyt a nedopustil se přestupku, musí požádat o vydání občanského průkazu nejdříve v den dovršení svých patnácti let a nejpozději do 30 dnů od dovršení patnácti let věku.

Zavádí se nová možnost požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na jeden měsíc v souvislosti se zrušením údaje o místu trvalého pobytu. Občanský průkaz pozbývá platnosti právní mocí rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu a dotčení občané se v současnosti ocitají bez platného občanského průkazu do doby, než je jim vydán nový občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. Nyní ještě stručně ke změnám v zákoně o cestovních dokladech. V souvislosti s používáním cestovních dokladů se navrhuje obdobně jako u občanských průkazů stanovit, že cestovní doklad je zakázáno požadovat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektu nebo na pozemky, na rozdíl od současné úpravy, která zakazovala cestovní doklad v uvedených případech ponechávat. Zavádí se vydávání cestovních pasů ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů s tím, že den podání žádosti o jeho vydání se do lhůty nezapočítává.

To jsou ve stručnosti základní věci, které tento návrh přináší. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně rozsáhlou materii, která se prolíná i do dalších oblastí, navrhuji, aby se tímto tiskem zabýval rovněž ústavněprávní výbor. Tento požadavek zopakuji ještě při přikazování výborům. Zároveň se tímto hlásím s přednostním právem do všeobecné rozpravy. Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji. Děkuji panu zpravodaji. Otevírám nejprve obecnou rozpravu, do které se nejprve s faktickou poznámkou přihlásil pan poslanec Pilný, po něm s přednostním právem pan poslanec Stanjura a pan zpravodaj. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Nevím, jestli tedy mají být předmětem vyhlášky, nebo jestli mají být předmětem novely zákona o kybernetické bezpečnosti. Takže můj dotaz je: Co to je za vyhlášku? Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura, po něm pan zpravodaj. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Já budu mít dva dotazy na pana ministra. První: Pro rozpočtové určení daní bude klíčový který údaj o počtu obyvatel? Z evidence obyvatel, nebo z Českého statistického úřadu?

Ta je podle našich zkušeností přesnější a aktuálnější než údaje, které čerpá Český statistický úřad.

A pak mám konkrétní dotaz.

Teď říkáme, že pokud je někdo partner, partnerkou, manžel, manželkou... Ale připadá mi to další zbytečný údaj. Myslím si, že jsme posedlí registry a sbíráním informací. K čemu to potřebujeme?

Kdo to bude kontrolovat? Budou to aktuální údaje? A k čemu to potřebujeme? Ztotožnění osoby? Tak pak zrušme rodná čísla. Mně by to nevadilo. Nerozumím tomu, proč chceme další údaje. Já jsem to nepochopil.

Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Nyní s přednostním právem pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo.

A pokud jde o rodná čísla, tak tehdejší ministr vnitra Radek John nám tvrdil, že někdy v roce 2020 by mělo dojít k tomu, že rodné číslo bude nahrazeno bezvýznamovým identifikátorem.